Ano, rozumím tomu, že EET podporuje výrobce a prodejce registračních pokladen.

Ale pro koho nemá žádný význam a pro koho to děláme, jsou ti malí a střední živnostníci, za kterými stojíme.

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Tak k tomu, že to nikdo nefunguje, pane předsedo Kučero, prostřednictvím paní místopředsedkyně.

Tak jenom k tomu, jak to všude nefunguje.

A poprosím pana poslance Jana Volného. Dobře, děkuji paní předsedající. Vaším prostřednictvím bych chtěl na pana předsedu Kučeru.

A nyní se ještě s faktickou hlásí pan místopředseda Karel Havlíček. Prosím. Ano, děkuji. Krátká reakce na pana poslance, pana předsedu Kučeru. Pane poslanče, prostřednictvím paní předsedající, to rozdělme na ty velké a malé. U těch velkých, kteří chtějí nějaký systém kontroly, tak tam v zásadě máte pravdu, oni si můžou nastavit nějaký svůj vnitřní systém. Ale to nebylo to nejpodstatnější.

Jednoznačně řekli, že to chtějí. Ale jasně to řekli i zástupci těch malých. Nic víc, nic míň. Děkuji. A prosím, paní poslankyně, máte slovo.